Já jsem jenom měl zprávu skutečně do poslední doby, že to lze přes ten zjišťovák udělat. Proto jsem tomu nebránil. Ale nechci s tím teď zdržovat.

Nelhal jsem ani vám, ani nikomu. Děkuji. Prosím, máte slovo.

A není. A to je věc, kterou mohla rozhodnout česká vláda. Mohla.

Já to skutečně nevím. A připadá mi, a to se na mě fakt nezlobte, pane ministře, pokrytecké po 12 měsících ničeho přijít sem a říct: Ale teď na tom pracujeme.

A dodneška jste mi neodpověděl, pane ministře.

Nic jste v tom neudělali.

Děkuji. Táži se, jestli zpravodajové chtějí vystoupit se závěrečným slovem. Nevidím zájem. Nyní tedy přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás nejprve seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo.

Jsou to návrhy výboru pro životní prostředí, se kterými se výbor ztotožnil.

Pardon, to bylo hlasování. Je to sedm, ano. Jedna až sedm.

Děkuji.

Chtěl bych požádat o samostatné hlasování o bodu A18. Samostatně A18. Má někdo další návrh k proceduře hlasování? Není tomu tak.

Eviduji žádost na odhlášení, všechny vás odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh procedury byl přijat. A já vás požádám, pane zpravodaji, abyste nás nyní tou procedurou provedl a k jednotlivým pozměňovacím návrhům říkal stanovisko garančního výboru. Zde je stanovisko garančního výboru kladné a doporučující. Omlouvám se, prohlašuji toto hlasování za zmatečné, protože jsem nepožádal pana ministra o stanovisko k tomuto bodu. Stanovisko pana ministra?

Přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro návrh 158, proti nikdo. S těmito návrhy byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

Pan ministr?

Kdo je proti návrhu?

Tento návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Zde je stanovisko výboru doporučující.

S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Stanovisko pana ministra?

S návrhem byl vysloven souhlas.